Ideál, ke kterému směřujeme, jsou partneři na malých pobočkách, zlepšení stavu, ale k zlepšení stavu nám chybí finanční prostředky.

To znamená, hledáme ucelený koncept financování České pošty. Tento zákon by se měl projednávat v příštím roce v Poslanecké sněmovně. Jde o to, aby Česká pošta od českého státu dostala zaplaceno za služby, které pro český stát dělá ve veřejném zájmu a které jsou ztrátové. Pokud nepůjdeme cestou financování České pošty tímto způsobem, státní podnik bude postupně chřadnout a nebude schopen ze ziskových aktivit pokrývat aktivity, které ziskové nejsou, tzn. ztrátové pobočky. Někde vidíme moderní krásné pobočky České pošty, kde se služby výrazně zkvalitnily. Bohužel, takových poboček je stále málo. Děkuji. Prosím, máte slovo. Velice v krátkosti.

Vy jste tady mluvil o reorganizaci České pošty.

Pošta neměla od státu v minulých pěti letech zadání, jakou cestou se má směřovat. V současné době jsme vytvořili koncepci.

Pokud si myslíte, že v České poště existují nějaké výrazné úspory, tak vám jenom chci říct, že téměř 60 % nákladů České pošty tvoří mzdy, a v současné době končí kolektivní vyjednávání mezi managementem České pošty a odbory.

Pokud považujeme zaměstnance České pošty, a my je považujeme, za státní zaměstnance, je legitimní požadavek na zvýšení platů někde v rozsahu kolem 3,5 %. Neznám definitivní dohodu mezi odbory a zaměstnanci České pošty, ale předpokládám, že někde tam se ta dohoda bude blížit. Česká pošta už v této době nedosahuje ani zisk tohoto rozsahu.

Poprosím k mikrofonu dalšího interpelujícího, jímž je pan poslanec Kalousek. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Leč to není jediná věc, kde si vláda odporuje ve svých deklarovaných prioritách. Prosím o odpověď, kterou mi pan premiér neuměl dát.

Samozřejmě nevyžaduji datum, tím méně hodinu, stačí mi kvartál. První, druhý, třetí, čtvrtý.

Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji za tento dotaz. Odpovím na vše, na co jste se ptal, pane poslanče. Jedna věc je, že dosud nejsou znegociovány programy s Evropskou komisí. Já bych nejdřív v průběhu svých pěti minut řekla proč, protože ty důvody je nutné zmínit i pro naše občany.

Děkuji. Jednak Evropská komise je mnohem přísnější, a v podstatě mohu říci můj osobní dojem, že si zasedla na Českou republiku kvůli tomu, jak úplně nevhodně jsme čerpali peníze v období 20072013. My se tomu nebráníme, nicméně komunikace s Komisí je celkem velice náročná. Zároveň bych chtěla zmínit jednu věc.

Nyní to očekávám také.

Ještě bych si dovolila využít možná minutu tohoto času a sdělit vám, kdy očekáváme, že programy budou na Komisi zaslány. Očekáváme, že všechny programy budou posunuty Komisi do ledna. Jak říkal pan premiér, výjimkou může být Integrovaný regionální operační program a tam se řeší úředníci z úřadů regionálních rad. Já jsem dala hejtmanům nabídku, že si 300 lidí převezmu na Ministerstvo pro místní rozvoj, nicméně ten proces je personálně procesně náročný a ještě není úplně dovyjednán. Jestli vám to takto stačí, případně mohu zodpovědět více. Pane poslanče, chcete položit doplňující otázku? Není tomu tak.